To byla zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Není zájem. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Načtu usnesení.